Tak tohle to je náš návrh, který si myslím, že stojí za to, aby se minimálně diskutoval. Co se týká závislosti na Rusku, to už snad nemá cenu ani komentovat. Vy jste stále doposud nepochopili elementární infrastrukturu plynu v Evropě.

I když jsme měli kontrakt s Norskem, vždycky k nám šel ruský plyn.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, s touto novelou rozpočtu pokračuje i nadále masivní zadlužování státu. Je naprosto jasné, že vláda na úspory rezignovala. Zajisté, dopady války na rozpočet, zejména pak zvyšování cen energií, se ve výdajích státu odráží, stejně tak rozhazovačná politika předchozí vlády. Ovšem při pohledu na strukturu státního rozpočtu tak i bez války by byl v obrovských problémech.

Celkem se tak oba typy těchto výdajů podílejí na rozpočtových výdajích kolem 80 %. Nebezpečným trendem také je, že mandatorní výdaje dlouhodobě rostou rychleji než příjmy státního rozpočtu.

Pokud by stát chtěl udržet vyrovnaný rozpočet, na zbývající výdaje by mu nezbylo ani 100 miliard, což bez půjček nelze zvládnout. Více než výše státního dluhu je problémem rychlost jeho zvyšování.

Přitom před volbami slibovali snížení deficitu veřejných financí a vyrovnané státní rozpočty.

Česká republika je nyní státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí Evropské unie. Hnutí SPD již opakovaně předložilo své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu. Patří mezi ně razantní snížení zbytných výdajů státu v oblasti veřejné byrokracie, omezení plateb do rozpočtu Evropské unie, snížení výdajů na předražené armádní zakázky ze zahraničí nebo razantní omezení vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

A teď k tomu vysvětlení toho úsporného tarifu.

Takže to platí.

Takhle vysvětlení. To je reakce na to, co se děje na světových trzích. Nikdo takový nebyl.

A teď ta debata, jestli u výrobců, nebo někde jinde. Efektem má být konečný účet u zákazníka, ať už firemního, nebo domácnosti. V okamžiku, kdy to zastropujete pouze na prvním stupni v tom řetězci, tak ano, tam můžete snížit zisky, ale nebylo by to o tolik, kolik vy říkáte. Ale k tomu přistoupíme tím, jak jsem říkal, cost plus podle typu zdroje, to si myslím, že na tom se opravdu můžeme shodnout, že to je logické. To znamená my ty firmy nevrhneme do nějakých ztrát nebo nebezpečí bankrotu, budou ty zisky nižší.